Dobrý den, dámy a pánové.

Zastavil jsem se v jedné oblíbené zastávce. Ale koukal jsem se, co konzumují ostatní cyklisté. Protože proč? Protože to je normální. A jaký smysl má zákon dneska, zákaz, který se dnes automaticky porušuje? Paní kolegyně Pastuchová prostřednictvím pana předsedajícího, mně to její vystoupení připadalo ve smyslu když já ne, tak vy také ne. Ale řekla tady také jednu větu, že je to každého věc. Ono to dneska každého věc není, protože dneska s přílišnými zákony a regulacemi mluvíme lidem do života víc, než je nezbytně nutné. A já si, dámy a pánové, na rozdíl od některých z vás nemyslím, že odpovědnost člověka vznikne nějakým zákonem.

Naopak, čím bude větší omezení svobodné lidské vůle, tím větší bude neschopnost lidí, aby sami posoudili adekvátnost svého počínání. A čím více bude náš právní řád obsahovat podobné různé zákazy a příkazy, které lidé nebudou přirozeně respektovat, tím méně budou sami lidé respektovat celý právní řád jako celek. Proto já to vnímám ještě jako hlubší otázku než pouze nastavení hranice. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych prostřednictvím vaším, pane předsedající, chtěl reagovat na kolegyni Pastuchovou.

Pan poslanec Roman Onderka. Prosím.

Za druhé. A když to zvládáme my na jižní Moravě, tak si myslím, že to zvládnou i všichni ostatní v celé České republice. Certifikovány. Přesně tak. Děkuji, kolegové. Pěkný den. Prosím, máte slovo.

Jednak je tady chladno, jednak by to nebyl hezký pohled. Takže spíš k tomu alkoholu. Tady se démonizuje alkohol, a přitom Ministerstvo zdravotnictví hradí alkohol, hradí použití alkoholu, a poměrně dobře. Já za to děkuji panu ministrovi. Prostřednictvím pana předsedajícího pan profesor Vyzula, pan poslanec Vyzula ví, o čem mluvím.

Co se alkoholu jako takového týče, tak asi je nesmysl tady debatovat, jestli to je droga, nebo to není droga.

Ale já úplně nevím, jestli je to problém na cyklostezkách. Ano, na silnicích ano.

Ale ty cyklostezky bych jako problém osobně neviděl. Proto bych byl velmi rád, kdyby ten zákon prošel do dalšího čtení a mohli jsme o něm diskutovat. Já popravdě řečeno v této fázi nemám úplně jasno, kdybychom teď o tomto zákonu hlasovali, jestli bych hlasoval ano, nebo bych hlasoval ne, nebo jak bych hlasoval.

Ale z praktického hlediska alkohol se poměrně rychle spaluje.

Já jsem si teď velmi rychle procházel PubMed, našel jsem prakticky jenom čtyři odborné články, které se tím nějak zabývají, tím měřením, rychlostí spalování alkoholu při pohybu, při fyzických aktivitách. A pokud to udělá, tak o těch se pravděpodobně nebavíme.

Faktem je, že ty cyklostezky vedou vinařskými obcemi. Faktem je, že podél všech cyklostezek, nejenom vinařských, jsou různá občerstvení, kde se podávají i alkoholické nápoje včetně piva.